Způsobit nepohodu, strašit lidi, vyhrožovat. A to je prostě skutečně problém.

Že bychom měli směřovat ke společnosti, kde si za prvé tady budeme říkat pravdivě to, co je problém, takže vy tady kývnete na migrační pakt EU, odsouhlasíte, a já říkám, že to je špatně, ale vy říkáte, že to je dobře. To prostě není normální. Vy říkáte, že je dobře, že má Česká republika přijímat africké a islámské migranty.

To je opravdu problém.

Předložili jste za ten rok a půl, co jste ve vládě, vůbec nějaký pozitivní návrh pro občany tady? Já jsem si nevšiml ani jednoho pozitivního zákona, který by zlepšil životy občanů v České republice za rok a půl.

To zaujalo i západní média, protože společným znakem toho bylo, že všichni platili hotově, protože auta jsou napsaná na příbuzné.

Jezdit si na dovolenou jako do země a pak se vrátit sosat dávky. A já si za těmi názory stojím. Útočíte na politické oponenty. A já prostě jsem politicky nekorektní člověk a budu si říkat tyhle názory vždycky otevřeně a upřímně, protože to tak prostě je.

Já neříkám, že všichni jsou ekonomičtí migranti.

Proč to mají platit občané? Proč mají platit dávky ekonomickým migrantům? Takže migrační pakt EU z jedné strany, z druhé strany takovéto obrovské výdaje.

Je to prostě tak.